Vážený pane premiére, vážená paní vicepremiérko, milé kolegyně, milí kolegové, základním úkolem vlády v každé době je udržovat zemi ve stabilitě. O to více tento úkol vlády je důležitý v době, kdy se nachází v krizi nevídaného rozsahu a netušených věcí, které jsme ještě před půlrokem nebyli schopni ani odhadnout. To, co vláda dělá tímto zákonem, je, že dělá přesný opak. Uvrhuje zemi do nestability. Staví proti sobě živnostníky, obce a města. Každý, kdo má alespoň elementární ekonomické vzdělání či cítění, a já předpokládám, že jak pan premiér, tak paní vicepremiérka jej mají, tak ví, že v krizi polovinu propadu vytváří nedůvěra, nestabilita a strach. Proč obce a kraje vrháme v tuto chvíli do nestability a nedůvěry? Moje obec, v případě, že tento návrh projde a nebude ze strany vlády jasná garance toho, jakým způsobem a jak nejrychleji tuto situaci vyřeší, tak okamžitě přeruší práce na další etapě vodovodu, nebudeme stavět další vrt vodovodu, nebudeme pokračovat v rozvoji optických sítí v obci, nebudeme dělat opatření proti suchu a nebudeme stavět nové veřejné osvětlení.

A já vás o tu stabilitu teď žádám, a proto vás, pane premiére i paní ministryně, teď a tady veřejně vyzývám, pojďte nám říct, jak tu stabilitu zajistíte. Pojďte říct obcím a krajům, jak tento problém vyřešíte, a jak ho vyřešíte co nejrychleji. Děkuji za pozornost.